Cílem je, aby skrze proočkovanost populace se tato infekční choroba eliminovala, aby se z ní skutečně stala možná pouhá lehčí chřipka.

Znovu říkám, očkování má své nežádoucí účinky.

A hlavně jste neodpověděl vůbec na mou otázku.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Každý má nějaký názor, tomu rozumím, ale ty vědecké poznatky ukazují něco jiného. Dneska máme aktuálně očkováno asi 6 milionů lidí, přes 6 milionů lidí.

Vážený pane ministře, zástupci filmových uměleckých profesí se opět bouří proti nekvalitní digitalizaci starších českých film, zlatého fondu našeho filmového dědictví.

Negativní ohlasy na nekvalitní výsledky vedly Ministerstvo kultury k sestavení odborné komise, která vyhodnotila výsledek jako nepoužitelný.

A jestli se zasadíte o nápravu situace, která naši kulturu poškozuje už i v zahraničí?

Ano, děkuji.

Ta dohoda řekla, jak by se mělo postupovat, aby se do budoucna vyloučily podobné střety a podobné nesouhlasy, které se objevily v minulosti.